Já vám děkuji. Poznačil jsem si váš návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, již zde zaznělo, že rozpočtový výbor má k dispozici jeden návrh na změnu tohoto zákona, a máme avizováno, že Ministerstvo financí připravuje také změnu. Z tohoto pohledu, abychom se dopracovali k tomu, že budeme mít v rozpočtovém výboru další jeden, dva, tři, možná i čtyři návrhy, si myslím, že akorát tuto práci bude komplikovat a zdržovat. Ale zároveň bych chtěl vyzvat prostřednictvím pana předsedy paní ministryni financí, aby se zabývala konkrétem, které je uvedeno v tomto senátním návrhu, a to z hlediska zapracování těchto náležitostí do návrhu, který půjde přímo z jejího ministerstva.

V prvé řadě se jedná o poskytovatele sociálních služeb, a to zejména ty, kteří nejsou příspěvkovou organizací a na které by tedy nebylo možné aplikovat ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) zákona. Také se jedná o ústavy, spolky, korporace veřejného práva poskytující sociální služby apod. V těchto institucích působí veřejnoprávní kontrola prostřednictvím příspěvků na činnost, veřejnoprávních smluv, poskytnutých dotací.

Dále se navrhuje, aby z působnosti zákona byla vyloučena zdravotnická zařízení, která poskytují lůžkovou péči, vyjma zařízení lékárenské péče. Prosím tedy ministryni financí prostřednictvím pana předsedy, aby se opravdu velice vážně těmito věcmi zabývala. A avizuji dopředu, že jestli tak neučiní, tak sociální demokracie podá v intencích tohoto senátního návrhu pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi, abych reagovala. Ministerstvo financí má k předloženému pozměňovacímu návrhu zcela logicky odmítavé stanovisko, a to z několika důvodů, které shrnu do jednoho zásadního, a to je ten, že odešla do meziresortního připomínkového řízení novela zákona o evidenci tržeb, kde se snažíme postihnout všechny problémy komplexně, kde jsme reagovali na rozhodnutí Ústavního soudu a bezezbytku ho akceptovali, kde jsme přistoupili k možnosti výjimky pro ty nejmenší po značné diskusi se všemi odbornými svazy a komorami komplexně.

Jednala jsem se všemi zástupci lékařských svazů a jsme dohodnuti, že zpracují určitou analýzu, a budeme to v rámci meziresortního připomínkového řízení řešit.

Děkuji za slovo. Já vám děkuji, paní ministryně. S faktickou poznámkou pan poslanec Onderka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Paní ministryně, s celou řadou problémů a to je to, proč jsem zdůrazňoval a žádal vás, abyste se na Ministerstvu financí zabývali veškerou problematikou, kterou uvádí tento senátorský návrh. V případě, že tomu tak nebude, opět zdůrazňuji, že budeme prosazovat změny prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

Bude hlasovat kabelka paní kolegyně. Pan senátor. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, děkuji za tu rozpravu.

Já děkuji paní ministryni, že to tady zaznělo, že se míní touto problematikou opravdu vážně zabývat.

A pokud by ani toto nebylo přijato, tak já zase můžu deklarovat, že v Senátu bychom tento pozměňovací návrh přednesli my.

Takže snad je těch pojistek k projednání této opravdu vážné záležitosti docela dosti a je teď prosím na vás, jakým způsobem se rozhodnete. Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Není tomu tak. Pan senátor právě mluvil. Pan zpravodaj? Není tomu tak.

Eviduji žádost o odhlášení, které samozřejmě vyhovím, a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Já tento bod končím.